Řídí, kontroluje a provádí důchodové pojištění vojáků z povolání.

Obecní úřady rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a kontrolují, zda zvláštní příjemce si plní stanovené povinnosti.

A platí, že dál budeme ze všech sil bojovat za to tady ve Sněmovně, a náš boj tady ještě nekončí.

Doufám, že nám to vládní koalice zdůvodnit nechá.

Děkuju za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale abychom se vyhnuli tomu nedorozumění, které tady možná včera vzniklo, a aby i opoziční poslanci věděli, na základě čeho toto jako předseda jednoho z pěti koaličních klubů navrhuji, tak já si dovolím, protože teď mám nikoli faktickou poznámku, což bylo včera, ale jsem přihlášen řádně do rozpravy s přednostním právem, dokončit některé části nálezu Ústavního soudu. Cituji doslova: